Kdyby to bylo za ceny, které byly před třemi čtyřmi měsíci, tak to procento bylo daleko, daleko vyšší.

Ekonomiku, jak jsem zde řekl už, určitě vylepší substráty, které v bioplynových stanicích vznikají.

Děkuji za pozornost. Děkuji za dodržení času a nyní je přihlášena paní poslankyně Monika Oborná. A já vás nejprve pozdravím a přeji hezký večer. Přebírám řízení schůze, a než paní poslankyni předám slovo, přečtu omluvu.

Děkuji za slovo, paní předsedající. Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové.